V návaznosti na přijetí návrhu zákona bude řidičům z třetích zemí umožněno prokazování profesní způsobilosti prostřednictvím osvědčení řidiče vydávaného dopravním úřadem podle konkrétního nařízení. Hospodářským výborem byly k návrhu zákona přijaty tři pozměňovací návrhy. Jedná se o rozvolnění místní příslušnosti dopravních úřadů ve vztahu k oprávnění řidiče taxislužby a u žadatelů o oprávnění řidiče taxislužby ze třetích zemí zakotvení požadavku na prokázání ještě oprávnění k pobytu na území České republiky.

Děkuji všem za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Přečtu několik omluv.

Paní zpravodajka hospodářského výboru poslankyně Zuzana Ožanová už stojí na svém místě a já ji poprosím, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnila. Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Hospodářský výbor doporučuje

Blíže s těmito změnami seznámil již pan ministr ve svém úvodním slovu. Dále hospodářský výbor zmocnil zpravodajku výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Hospodářský výbor dále pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesla zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, paní zpravodajko. Ještě jednou, děkuji vám za slovo. Dovolím si přečíst celé jeho znění.